Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj garančního ústavněprávního výboru pan poslanec Martin Plíšek.

Nyní prosím pana navrhovatele, zjevně má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl vládní návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Hlavním principem navrhované právní úpravy je zavedení bezplatné právně závazné elektronické podoby Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Dalším z principů je zavedení právě závazného úplného znění novely právního předpisu. Nově tak bude každá novela obsahovat také právně závazné úplné znění právního předpisu s vyznačením případných změn, které tento návrh budou provázet. Návrh dále směřuje ke zkvalitnění a vyšší efektivitě legislativního procesu. Návrh právního předpisu bude předkládán a projednáván elektronicky. Já děkuji panu ministrovi Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Pěkné dopoledne, milé kolegyně, vážení kolegové. Navrhuji vám poměrně jednoduchou hlasovací proceduru o předložených pozměňovacích návrzích.

Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji předložil pan zpravodaj pan poslanec Martin Plíšek. Zahájil jsem hlasování o návrhu procedury. Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko garančního výboru je kladné. Stanovisko pana ministra? Třikrát kladné. Zahajuji hlasování o návrzích pod písmenem A. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

I tento pozměňovací návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak?